Evropská unie nastoupila cestu ústupků a dnes řeší pouze variantu, zda nás mají obsadit muslimové z Daeše v rámci nelegální migrace, nebo Turci legálně prostřednictvím otevření hranic tureckým islamistům, přičemž bezvízový styk již odsouhlasila Evropská komise v čele se Sobotkovou vládou. Česká republika musí dát Evropské unii jasně najevo, že pokud hodlá i nadále podporovat invazi muslimů do Evropy, pak Česká republika v takovém spolku nemá místo. Žádám vás tedy, dámy a pánové, abychom na program jednání zařadili na úterý příští týden jako první bod na téma přijetí zákona o referendu o vystoupení z Evropské unie a referendum o přijímání či nepřijímání migrantů z islámských zemí, přičemž jak víte naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje nulovou toleranci nezákonné a islámské migrace do České republiky, a prosazujeme také vystoupení České republiky z Evropské unie jako jedinou reálnou variantu řešení dlouhodobé krize Evropské unie a zachování naší národní suverenity. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout nový bod, a to účast ministrů na interpelacích. Když jsem si pročetl jednací řád, tak jsem zjistil, že je to vlastně docela jednoduché. Jednací řád ve svém § 55 říká: Usneseli se na tom Sněmovna, je člen vlády povinen dostavit se osobně na schůzi Sněmovny. A v § 46 odst. 4 písm. d) se praví, co příslušní organizačnímu výboru, a to cituji z jednacího řádu doporučovat předsedovi Sněmovny, aby Sněmovně předložil návrh usnesení o povinnosti člena vlády dostavit se osobně na schůzi Sněmovny. Žádám proto, aby se situací zabýval zítřejší organizační výbor a případně doporučil předsedovi Sněmovny další postup v rámci našeho jednacího řádu. Pokud pan předseda přislíbí, že se tím výbor zítra opravdu bude zabývat, tak netrvám na hlasování o tomto bodu a případně ho předložím až v průběhu schůze. Děkuji.

Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl a krátce odůvodnil nový bod jednání naší schůze, který bych nazval Informace předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky o mandátu ministra kultury Daniela Hermana na takzvaných sudetoněmeckých dnech.

Chci tedy připomenout panu předsedovi vlády, že v tom případě partnerem vlády České republiky, partnerem České republiky jako suverénního státu, byť se sdílenou suverenitou v Evropské unii, může být jenom jiný suverénní stát. Z textu totiž není zřejmé, jestli pan předseda vlády myslel, že tím spojencem by měl být jakýsi spolek, ať se nazývá jakkoli, který je registrován jako krajanské sdružení zastřešující občanskoprávní společenství na úrovni srovnatelné tak možná s naším společenstvím vlastníků bytových jednotek.

Rozumím tomu, že pro to probíhající řízení se spolek odvolal. Připomínám, že stanovy tohoto spolku upravují práva a povinnosti členů, jejich požadavky zakotvuje program.

A pokud bych měl přiblížit kolegům nebo kolegyním, o jaké území jde, tak je to celé území, které ztratilo bývalé Československo po mnichovském diktátu, který je podle českého právního řádu nulitním aktem. V tomto ohledu tedy mi nezbývá, než abych požádal nikoliv prostřednictvím médií, ale prostřednictvím otevřeného vystoupení předsedu vlády České republiky, aby mi sdělil, co ho vedlo k tomu, že ministr české vlády, suverénního státu, se setkává s občanským sdružením za naší hranicí, které nepřestalo mít územní požadavky na český stát. Jsem přesvědčen, že takový krok je v rozporu nejen s českým právním řádem, ale zejména v rozporu se slibem ústavního činitele České republiky, ministra vlády České republiky.

Dovolím si ještě jednu malou připomínku.

Toto je informace, kterou požaduji nejen já, ale se mnou opravdu tisíce občanů České republiky, zejména z našeho jihočeského pohraničí, a nejen tam. Děkuji vám. Prosím pana poslance Černého a po něm vystoupí paní poslankyně Němcová. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové.

Tu a tam se ale objeví takové průjezdy nebo takové pobyty s tím související, které překračují takový ten normální rámec technického průjezdu, obligatorní záležitosti. Jeden takový se uskuteční v nejbližších dnech.

Pomalu se blíží konec prvního pololetí a my jsme se stále ještě tím materiálem nezabývali.